Podrobná regulace se podle mého názoru míjí účinkem. Nelze totiž předvídat všechny podrobnosti a události, o které se právě tento zákon snaží. On se snaží jasně popsat a postihnout všechny možné varianty života. Jenže to neuděláte v žádném zákoně. Vycházím tady ze svých zkušeností i jako sociolog, jaké to bude mít posléze dopady, dopady do společnosti, že ta pravidla nebudou dodržována, budou obcházena. Potom vám ukážu na některých příkladech z tohoto zákona, kde mám oprávněnou obavu, protože jsem tyto věci dopady regulací, případy špatné a dobré regulace konzultoval s odborníky na Karlově univerzitě. Ochrana zdraví je samozřejmě priorita a je potřeba. Ale dívejme se na to, zda ten zákon bude vlastně dodržován, nebo nebude a zda nám přinese více užitku, nebo více škody.

A v našich podmínkách dvakrát tolik. Takže když my budeme dělat naprosté zákazy všeho a všude, dojde k tomu, že budou stejně tyto zákazy nějakým způsobem obcházeny. A já vám ukážu na případu úplného zákazu kouření v hospodách a v restauracích, jakým způsobem už dneska, už dneska tuto úpravu provozovatelé obcházejí.

Kolikátý je to zákon této vlády! Já chápu, že je potřeba opravdu regulovat kouření. Nemám s tím žádný problém. Nicméně dle mého názoru je potřeba zavést částečnou regulaci, aby si na to lidé nejprve začali zvykat a najít určitý kompromis. Nyní k samotnému zákonu. Prodej výrobků ve specializovaných prodejnách. Můžeme mít prodejnu, kde se bude prodávat jenom alkohol, jenom tabák. Je to jasně regulováno. Víme, že tam přijdeme, bude tam tento sortiment. Dá se to regulovat.

Třeba hlava 2 § 3 odst. 3 je technicky a obtížně realizovatelný. V praxi se rovná zákazu prodávat prostřednictvím automatu a to je přeci nesmysl.

Co se rozumí tím, že zboží má být nabízeno vyčleněně a odděleně? Od čeho odděleno? Nedokázal mi odpovědět, od čeho má být jaké zboží odděleno. Pokud myslel například alkoholické nápoje odděleny od dětských hraček, dobře, tak to ale musíme říci. Protože jestliže to tam je takhle vágně napsáno, tak nikdo nikdo nepochopí a jako uživatel toho zákona nepochopím, co mám vlastně od čeho oddělovat.

Už jsem tady o tom také mluvil, že tento zákon se prolíná do zákonů, které vlastně my ještě ani nemáme schváleny. To je taky docela zajímavé. Ale přísně vzato to prakticky může být zásah do osobní svobody.

To je přece moje věc. Za předpokladu za předpokladu, že existuje a dodržuje se základní listina lidských práv a svobod. Takže to je další argument, další moje výtka.

Pak bych nechal dosavadní úpravu, tedy ať si majitel vybere, jakou chce mít provozovnu, buď tedy kuřáckou, anebo nekuřáckou.

A dostáváme se, dámy a pánové, k tomu, že tento zákon je příliš podrobný a postihuje a snaží se postihnout všechny fáze života. Ty nepostihnete. Takže to je podle mě další chyba. Jak chcete zjistit, kolik kdo má promile? Jak já tohleto poznám? Kde bude stanovena ona hranice počtu promile, kdy je člověk opilý? Na každého totiž působí alkohol jinak.

Do dnešní doby tam existuje úprava, kterou jsem vtělil do svých pozměňovacích návrhů, a to že existuje výjimka pro malé provozovny.

Budou muset tuto skutečnost uvést při vstupu do svého zařízení.